Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny.

To samé platí i pro omluvy. Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze a já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli pan poslanec Beznoska a pan poslanec Klučka. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Současně vás prosím, abychom hlasováním rozhodli ještě o jedné věci. Na žádost pana ministra vnitra navrhuji, aby Sněmovna vyslovila souhlas s účastí a vystoupením pana generálního ředitele České pošty státního podniku Martina Elkána.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a my jsme tedy vyslovili souhlas s vystoupením pana generálního ředitele.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jen krátce zopakovat, proč jsme požádali o svolání této mimořádné schůze, která se má zabývat veřejnými zakázkami v České poště a jejímž cílem by mělo být zřízení sněmovní vyšetřovací komise.

Česká pošta zaměstnává více než 30 tis. lidí, má bezmála 4 tis. poboček po celé zemi a roční obrat kolem 19 mld.

I z tohoto důvodu by měli naši občané vědět, jak ve skutečnosti pošta hospodaří, a neměli by být odkázáni jen na zprostředkované informace a spekulace médií.

Proto také poslanecký klub ANO a s námi další poslanci požádali nejen o svolání mimořádné schůze a informaci vlády o dění v České poště, ale i o zřízení komise, která by v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a kontrolními úřady hospodaření České pošty prověřila. Věřím, že program této mimořádné schůze bude schválen a že debata bude probíhat korektně, věcně a bez emocí. Děkuji za pozornost.

Dobré odpoledne, podvečer.

Teď jsem se tedy hodně překvapil, protože Česká pošta má dozorčí radu, jejíž součástí je zástupce hnutí ANO.

Také bych chtěl Sněmovnu upozornit na rozdílné podání některých médií k té kauze, jehož jste byli svědky.

Ale prosím pěkně, nedehonestujme státní podnik těmito tvrzeními, která prostě nejsou pravdivá. To, co zde zaznělo, z mého pohledu uráží 33 tisíc poctivých zaměstnanců, kteří každý den chodí do práce a zabezpečují veřejnou službu pro český stát. Prosím pěkně, buďme velmi opatrní v tom, co tady říkáme.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se nestačím divit, co tady hnutí ANO prostřednictvím paní místopředsedkyně předvedlo.